Jsem proto přesvědčený o tom, že pan profesor Bohumír Janský pro svůj značný přínos v oblasti vědy v naší vlasti i v zahraničí si právem zaslouží, aby mu bylo uděleno státní vyznamenání medaile Za zásluhy v oblasti vědy. Děkuji vám za pozornost. Po ní se s přednostním právem přihlásil pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Je to místopředsedkyně Národní asociace dobrovolnictví, takže ve svém volném čase se věnuje systémové podpoře dobrovolnictví a postupně se tomu ve svém životě začala věnovat i profesně. Nyní už 20 let vede Mezigenerační a dobrovolnické centrum, které propojuje lidi všech generací, všeho věku a různých životních zkušeností.

To bude druhé číslo, které zdůrazním.

Potom dokázali v dalších fázích třeba registrovat a doprovázet k očkování.

To je tedy nominace paní Faiferlíkové za činnost v oblasti podpory dobrovolnictví a mezigeneračního soužití.

Je to tedy obrovská mezinárodní organizace předávající dobrou praxi, organizace, která má obrovské renomé.

Děkuji za pozornost a za případnou podporu. Děkuji. Připraví se pan poslanec Marek Novák. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Právě na seminářích získal nadšení do filozofie, o které napsal mnoho publikací.

Po sametové revoluci se stal za Občanské fórum místopředsedou Federálního shromáždění a působil jako místopředseda Sněmovny národů.

Získal řadu vyznamenání, například byl nositelem francouzského Řádu čestné legie.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.